Našemu milému panu ministrovi na splnění této jedné z těch tří položek schází více než 23 miliard.

Tedy lžete, protože vy si prostě neumíte pomoci, a lžete, i když nemusíte, anebo prostě neumíte počítat. Těším se na vaši odpověď. Pane poslanče, rozumím tomu, že jste ukončil svůj projev? Přeji vám, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Přečtu omluvenky, které dorazily: od 11 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ondráček z osobních důvodů, od 10 hodin pan poslanec Petr Adam také z osobních důvodů, od 11 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ty tunely vy umíte dobře. Ale já jsem rád, že připouštíte, že jsou tam ty peníze.

No tak tu brožuru jsem si udělal za své, proto je tak, jak je. Stála 57 tisíc, zaplatil jsem ji ze svých zdaněných peněz.

Děkuji vám. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře Andreji Babiši, já jsem velmi rád, že jste tady zmínil ty dálnice.

Ten důvod není cena, samozřejmě. Ty důvody, proč nestavíte dálnice, jsou zpackané zákony z dílny ministrů hnutí ANO. Zmínil bych tady zpackaný zákon pana bývalého ministra dopravy Prachaře a jeho zákon o výkupu pozemků, který zablokoval výstavbu dálnic. Zmíním tady zpackaný zákon z dílny pana ministra životního prostředí EIA, který naprosto zablokoval výstavbu dálnic. Takže já vám věřím, že ty dálnice budou stát 300 milionů, ale až začnete stavět, tak uplynou možná další dvě volební období. Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Korte, po něm pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Jsou to vyhozené peníze.

Děkuji za slovo.

To bude dálnice, kterou otevřeme, pan ministr dopravy to slíbil, no a oslavíme 31 let výstavby dálnice PrahaDrážďany.